Tento přístup k zákonu pak samozřejmě legitimně vyvolává debatu o tom, zda ta úprava je dostatečná a zda i v této oblasti se nemá zpřísnit.

Že to je i otázka politické kultury, že prostě některé věci by se dělat neměly, pokud někdo vykonává veřejnou funkci. Přesto v případě, že tento návrh zákona bude přijat, tak si myslím, že ta priorita vlády, o které jsem mluvil, která vyplývá z koaliční smlouvy, bude naplněna, že v této oblasti dojde ke značnému zlepšení právní úpravy, dojde ke zlepšení transparentnosti a možná i k lepšímu postihu v případě, že někteří veřejní funkcionáři nebudou tyto zákonné povinnosti plnit. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. A já tedy otevírám rozpravu. Mám zde přihlášku s přednostním právem a to je přihláška pana předsedy Kalouska a potom s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat dlouho, neboť rozprava o tomto zákonu je ve veřejném prostoru vedena už poměrně dlouho a intenzivně.

Předkladatel, který v tom má naši plnou podporu, se snaží zamezit situaci, kdy by dotyčný člen vlády obchodoval sám se sebou. A žijeme v době, kdy je možné, že člen vlády, který má svá významná vlastnická práva ve svých soukromých společnostech, uzavírá obchod se státem, kde hájí vlastnická práva daňových poplatníků. Všichni asi víme, že budemeli hrát poker sami se sebou jako osoba A i osoba B v jedné osobě, vždycky se můžeme snadno rozhodnout, která z těch osob vyhraje. Hrát poker sám se sebou není žádná zábava v karetní hře, v případě obchodování se státem na to vždy doplatí daňový poplatník. My bereme na vědomí, že značná část Sněmovny nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem a že jeho přijetí by mohlo ohrozit přijetí zákona jako celku a přijetí dalších pozměňovacích návrhů, které pokládáme za mimořádně užitečné, týkajících se tedy dotací, vlastnictví médií i státních zakázek.

Stejným způsobem budeme postupovat i u obdobného návrhu pana poslance Chvojky. I tam zcela podporujeme ten návrh, má podobnou filozofii, byl podán o několik týdnů později než návrh pana poslance Plíška, i tam má ten návrh naši podporu. Přesto se zdržíme i u něj, bychom neohrozili úspěch závěrečného hlasování. Tolik vysvětlení našeho postoje. Děkuji, pane předsedo. Další vystoupení s přednostním právem bude vystoupení pana předsedy klubu ANO. Prosím, pane předsedo.

Ten článek se jmenuje Nevím, kdo z vás měl možnost si ho přečíst. Já bych s dovolením pár prvních vět toho článku tady přečetl: